Děkuji a dalším z přihlášených do faktické poznámky je pan poslanec Kučera.

Já bych tady očekával, že právě z této strany, to znamená bývalých činovníků Ministerstva životního prostředí, tady bude jednoznačná podpora pro odchod od biosložky první generace, a přitom je to opačně. To, jestli jsou to bývalí zaměstnanci Andreje Babiše, nebo ne, to já nebudu tady zmiňovat samozřejmě.

Děkuji. S další faktickou je přihlášená paní poslankyně Peštová. Tak já začnu od pana poslance Kučery, ten byl poslední, prostřednictvím pana předsedajícího.

To znamená, že vy ve své podstatě říkáte: Konec přimíchávání, a přesto víte, že § 20 vám říká, že budou stejně přimíchávat dál. Takže pro spotřebitele se nezmění vůbec nic. Vůbec nic! Kdybyste to chtěli zrušit, tak to zrušíte a zrušíte § 20. Ale to vy neuděláte, protože víte, že to je transpozice směrnice. To mně vadí.

No, vidím, ani jedna ruka. Děkuji, paní poslankyně. Máme zde pět dalších faktických poznámek. Hlásí se pan poslanec Bendl. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já si dovolím krátkou poznámku, co se týká zemědělství a jednotlivých komodit.

A my tímhle způsobem vlastně umožňujeme vybrat si více tomu zemědělci.

Navíc výměra řepky skutečně už možná pět, šest, sedm roků nevzrůstá, možná drobně klesá. A to, že zemědělci řepku tady stejně budou dělat, je prostě naprosto logické, protože my tady máme globální trh. Takže tím, že zvýšíme výrobu obilovin, nedocílíme toho, že snížíme cenu, protože tady to zboží bude nakupovat celá Evropa, možná ještě někdo mimo Evropu.

Děkuji za pozornost.